Vážený pane místopředsedo. Já jsem se hlásil už předtím. Chtěl jsem, tak jak jsem to avizoval, jak jsem to slíbil, navrhnout postup, že bychom sloučili rozpravu k těm bodům.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Dobrý den, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády.

Nyní bychom se zabývali pevně zařazenými body. Poté bychom pokračovali dalšími body z bloku prvé čtení. Teď je na řadě případné vystoupení poslanců ke změně schváleného pořadu 40. schůze. Poslankyně Langšádlová chce vystoupit k tomuto bodu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji vám. Děkuji. Je zde ještě nějaký návrh na změnu pořadu schůze? Není. Prosím o klid, aby všichni věděli, o čem hlasujeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 171.